Děkuji za slovo.

Návrh se týká změn ve třech zákonech. Za prvé je to novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zavádí se automatická výměna informací získaných od provozovatelů internetových platforem v oblasti sdílené ekonomiky, například platformy zprostředkovávající ubytování nebo prodej zboží, dále povinnost poskytovat informace na prodejce činné na platformě, a nedopadne ani na běžné eshopy, pokud přes internet nezprostředkovávají prodej či ubytování třetím prodejcům. Dále české orgány budou získávat... Tato novela způsobí, že povinnost poskytovat informace ale nedopadne na prodejce činné na platformě a nedopadne ani na běžné eshopy, pokud přes internet nezprostředkovávají prodej či ubytování třetím prodejcům. Tato novela dále povede k tomu, že české orgány budou získávat informace o prodejcích od tuzemských platforem a dále od platforem ze států mimo EU působících v naší zemi. Česká republika v rámci výměny informací naopak obdrží od zahraničních orgánů informace o českých prodejcích činných na zahraničních platformách. Dále se touto novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní upravuje mezinárodní výměna informací při správě daní včetně takzvaných skupinových žádostí, prohlubují se další formy mezinárodní spolupráce při správě daní včetně takzvané společné daňové kontroly, která je prováděna v jednom členském státě EU za účasti daňových orgánů dalších dotčených členských států, a rozšiřuje se ochrana údajů a náprava porušení jejich bezpečnosti. Druhý zákon, jehož se týká návrh změn, je novela zákona o finanční správě České republiky, kdy v návaznosti na zavedení dalších instrumentů mezinárodní spolupráce se zavádí pro kontrolu povinností nástroj doposud nevyužívaný při správě daní, kontrolní nákup. Zavádí se však nyní pouze pro tuto oblast, ne pro správu daní obecně. A konečně třetím novelizovaným zákonem je novela zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, kdy se upravuje možnost mezinárodního vymáhání daňových sankcí.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Spousta věcí zde zazněla, takže já jenom nějaké to stručné shrnutí.

Navrhuje se změna v těchto zákonech zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, zákon o finanční správě České republiky a zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých pohledávek. Návrh obsahuje následující okruhy právní úpravy a je to automatická výměna informací získaných od provozovatelů platforem, mezinárodní výměna informací při správě daní včetně takzvaných skupinových žádostí, další formy mezinárodní spolupráce při správě daní včetně daňové kontroly, která je prováděná společně orgány členských států Evropské unie nebo smluvních států, ochrana osobních údajů a náprava porušení jejich bezpečnosti, mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí a změna zákona o finanční správě České republiky spojená s úpravou institutu takzvaného kontrolního nákupu.